Nicméně vy ani pan ministr Bartoš mi neodpověděl ani na jednu otázku.

Přece reprezentuje názory ODS, a tedy nemůže být také nestranný v rámci rozhodování Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Ale když jsem to řekl, tak raději vybral někoho jiného. Také mi nikdo neodpověděl. Kde jste byli v roce 2020, když místopředseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání pan Marek Poledníček kandidoval do kraje? Kde jste byli? Kde jste lanařili a tady říkali, nezávislost a to...? Tak se to přiznejte! Jste směšní! Děkuji. Děkuji, paní místopředsedkyně.

To je novinka a za mě je to krásná ukázka toho, že v této chvíli se to zrovna hodí. Ale dovedu si představit, že kdyby tam byl člen hnutí ANO, tak byste řekli, že členství ve straně je mnohem horší než pro někoho pracovat.

A když byl někdo někoho poradce nebo asistent, tak jednou to vadí, jednou to nevadí.

Jako by nám vyčetl, že tady je 71 poslanců, kteří byli zvoleni, a oni jsou jenom čtyři. Tak jste měli mít lepší výsledek a mohli jste mít víc krajských zastupitelů nebo komunálních politiků! To nikdo nikomu nevyčítá. A já tady připomenu to, co jsem říkal, že vy jste slibovali různá výběrová řízení a podobně, ale náměstci na ministerstvech jsou vaši nominanti sem do Poslanecké sněmovny, kteří byli překroužkováni, takže s těmi se dopředu nepočítalo.

Není větší důkaz než tohle! Děkuji.

Paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající. Tak já bych jednu krátkou na paní poslankyni nebo paní místopředsedkyni Richterovou, prostřednictvím vás. To stejné je i ve služebním zákoně.

Vyčítáno je, pokud by dělali nějaké vyšší funkce, to znamená, nějaký předseda základní organizace nebo okresní nebo krajské a tak dále. A potom k paní poslankyni Voborské, prostřednictvím paní předsedající. Česká rada nemůže zasahovat ani do programu. Ona může třeba monitorovat, může koukat, jaké množství bylo v tom daném období věnováno třeba, ale nemůže zasahovat do toho, co v tom programu bude.

Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji moc.

V Radě České televize jsme měli dlouho Reného Kühna, který byl oficiálním poradcem pana ministra Zaorálka, pana ministra kultury.

Takže já se domnívám, že se tam vždycky tyto věci řeší, právě když jsou tam také nominanti jednotlivých politických stran, tak jak to prostě a jednoduše je, co si budeme říkat, a Rada pro rozhlasové a televizní vysílání to takto má, protože my nominujeme jednotlivé kandidáty a my je samozřejmě vybíráme podle nějakého klíče.

Děkuji za dodržení času. Nyní s faktickou je přihlášen pan ministr Dvořák a připraví se pan poslanec Vondráček. Prosím, máte slovo, pane ministře. Vážená paní předsedající, páni poslanci, paní poslankyně, měl jsem trošku jinou představu, jak bude vypadat můj první vstup.

A to musím říct, že jako ministr pro evropské záležitosti jsem vnímal velmi nelibě. Já k tomu chci říct, že máme pořád ještě trošku vztah k tomu státu takový, jako že to je nějaký nepřítel.